Dobré poledne, vážení kolegové.

Koneckonců proč jinak by ji Česká republika vyjednávala, že? Ale musím poděkovat Ministerstvu spravedlnosti, že nám doručilo odpovědi v této věci. Nicméně musím říct, že naše obavy přetrvávají.

by the book, no podle té správné předlohy, jak nám představuje pan ministr, ale že to budou případy, které budou velmi sporné a problematické.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Je to relativně nedávno a chybí mi v té předkládací zprávě i nějaké konkrétní případy, kdy to v praxi způsobilo nějaké komplikace při vydávání těch dat s našimi partnery s jinými státy. A poslední věc, kterou bych chtěl zmínit a přijde mi docela zásadní.

Takže já také budu také hlasovat proti. Děkuji za slovo. Děkuji. Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím.

Takže víme, o čem hlasujeme.

Konstatuji, že s usnesením byl vysloven souhlas, a projednávání tohoto tisku končím. Nyní přečtu omluvy.